Co se týče zmínky nebo dotazu pana Černocha na zmetkovitost, tak trvám na tom, že ten zákon je kvalitní. Kvalitní z legislativně technického hlediska. Jak jsem říkal, legislativní podpora byla vysoce nadstandardní ve srovnání téměř s jakýmkoliv jiným vládním návrhem zákona. Na té tvorbě se podílelo osm legislativců z Úřadu vlády, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra, tedy gesčně příslušných ministerstev pro různé oblasti, které jsou zahrnuty v návrhu zákona. Debata může být o věcné správnosti, nikoliv o legislativně technické. A samozřejmě na to logicky mohou být a také jsou velmi odlišné názory, jak již z dosavadní debaty vyplývá. A co se věcné stránky týče, je to podle mne solidní kompromis, jak už jsem tady dnes asi dvakrát říkal.

Co se týče podmínky Evropské unie ve vztahu k čerpání fondů a k účinnosti, mám pocit, že to je jako mluvit do dubu. Já jsem tady jednoznačně citoval z požadavku Evropské komise na znění dohody o partnerství, kde je naprosto jasně uvedeno, že Evropská komise pro nás požaduje závazek účinnosti k 1. lednu 2015, a je tam naprosto jednoznačně uvedeno, že toto bude plnění našich závazků ve vztahu ke služebnímu zákonu včetně termínu, bude posuzováno při schvalování operačních programů z evropských strukturálních a investičních fondů. Pokud toto zástupci ODS a TOP nula nechtějí slyšet a pořád tady uvádějí, že nic takového nebylo doloženo, tak samozřejmě ta debata potom asi nemá příliš smysl. Ale mohu říct, že ani já a ani vláda na sebe jistě nevezme to riziko, že by postupovala tak, že by ohrozila čerpání více než 500 miliard korun z evropských fondů. Děkuji panu ministrovi. Teď tu mám smršť faktických poznámek. Pak přednostní práva pan poslanec Stanjura a pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

Vy víte, že nemám rád nějaké silné výrazy a silná slova. Tak to bych si nikdy nedovolil a nemyslím si, že je lhář, ale co si myslím, je, že ztratil úplně smysl pro realitu a schopnost tu realitu opravdu vnímat. Pokud tady totiž tvrdí, že nabízel, nebo někdo z vlády nabízel jednání opozici, nabízel jednání Občanské demokratické straně, tak já prostě konstatuji, že k ničemu takovému nedošlo. On pravděpodobně považuje hnutí ANO za opozici, čemuž rozumím, když se podíváme třeba na to, jak vláda jedná o výběru evropského komisaře. A předpokládám, že o služebním zákonu jste skutečně s hnutím ANO jednali ale to není Občanská demokratická strana. Tomu taky rozumím a chápu vás, ale já bych vás jenom, pane ministře, poprosil, abyste si občanské demokraty a mne nepletl ani s hnutím ANO ani se členy České strany sociálně demokratické. S námi žádná jednání neprobíhala a žádná nám nebyla nabízena. Děkuji panu poslanci Fialovi. Další faktická poznámka pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Černoch. Jenom jednu krátkou glosu k panu ministru bez práce, jak jsme se tady naučili říkat. I když vidíme, že se tváří, že má práce spoustu.

Vím, co to znamená jednat s opozicí. Vím, co to znamená jednat s opozicí, i když jsem v opozici. Vím, jakým způsobem se probírají návrhy zákonů.

Jestli pracovní snídaně ústavněprávního výboru, kde na první bylo řečeno, že nám fakticky sdělí harmonogram, jak bude zákon projednáván, a že nám budou sdělovat, v jakých chvílích se vládní koalice dohodne a předloží nám příslušné pozměňovací návrhy, jestli toto pokládáte za vážné jednání s opozicí, tak vám říkám, pane ministře bez práce, že se opravdu mýlíte. Toto není jednání s opozicí.

Jednání je, že si vymezíme nějaké mantinely. Další, co probíhalo, byly nekonečné semináře, kde jste se pokoušeli zejména různým zaměstnancům státní služby vyložit, že to pro ně nebude tak strašlivé, i když jsou z toho zděšeni. Ale to bylo tak maximum. Kdykoliv jsem tam řekl nějakou připomínku od toho, že ten zákon je protiústavní už jenom způsobem předložení, tak jste si ji sice zapsali, ale neudělali jste s ní vůbec nic. Děkuji panu poslanci Bendovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Okamura. Padlo tady, že tento návrh zákona je absolutně legislativně v pořádku. Pokud se podíváte do důvodové zprávy a není tam finanční dopad na státní rozpočet, tak mi to nepřijde jako úplně v pořádku. Ten dopad měl být hotový už v červnu. Je polovina července a stále není. A pokud se jedná o miliardách korun, tak si nemyslím, že to je úplně v pořádku.

A myslím si, že těch bodů je tam daleko víc, a nemyslím si úplně, že by probíhala nějaká jednání, že by probíhala nějaká pracovní komise, jako to bylo třeba u jiných návrhů, protože tam ten kulatý stůl zasedl několikrát. Tady přišlo pár pozvánek na seminář, byla tady pozvánka na snídani a samozřejmě ústavněprávní výbor, ale jinak tedy nevím o ničem, kde by se nějakým způsobem jednalo o služebním zákonu. Děkuji panu poslanci Černochovi. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany pan poslanec Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Než přistoupím k tomu, co jsem si připravil k části jedna navrženého zákona, tak pan ministr zřejmě říkal, že by si úředníci představovali ještě větší benefity. Tak zkuste říct všem ostatním zaměstnancům, jaký je navržený benefit nebo postup v případě, že státní úředník v rámci zvýšení efektivity přijde o místo, že je zrušeno pracovní místo.

Kdo z normálních zaměstnanců ve všech ostatních firmách má dvanáct měsíců až 80 % platu a poté, když je tam devět let, dalších dvanáct měsíců odstupného? A tomu říkáte malé benefity? Ale to není v hlavě jedna, respektive v části jedna. Takže v úvodu v části jedna pěkně paragraf po paragrafu budu klást dotazy a věřím, že dostanu kvalifikované odpovědi.